Nechápu

Proč tomu brání?

A tohle Evropa ani nezvládla. Takže ještě jednou.

Tak to funguje.

My tady slyšíme, jak zlá Babišova vláda způsobila inflaci, ne?

Ne, za naší vlády stouply úspory obyvatelstva o více než 900 miliard a díky bohu za to, že lidé teď mají nějaké rezervy, aby mohli platit ty šílené faktury za elektřinu.

Tady paní Šedivá říká: